Není potom divu, že ceny rostou. Já bych se také chtěla vyjádřit k tomu, že tedy jejich cena neklesá a bude spíše stoupat. A já si myslím, že se opravdu nemůžeme dostat do situace, kdy nám budou firmy diktovat, co stát musí.

Děkuji vám. Děkuji paní poslankyni. To bylo poslední vystoupení v obecné... Nebylo. V obecné rozpravě ještě se hlásí pan poslanec Kaňkovský. Dobré poledne. Už jenom krátce.

Jenom se vrátím do minulosti, když jsem tady hovořil o té poslanecké novele z roku 2017, která byla schválena vlastně už v době, kdy už Sněmovna nefungovala, kdy jsem to byl obhajovat v Senátu, tak my jsme se tenkrát právě těmi majetkovými poměry a vůbec tím, jakým způsobem by to mělo být i u lidí, kteří jsou zdravotně postižení, ale vrátili se do práce, řešeno, bohužel tenkrát vůle k tomu tuto změnu schválit nebyla, ale podařilo se alespoň omezit některé to nesmyslné testování na sociální poměry v rodinách. Také se tenkrát podařilo prosadit navýšení příspěvku na mobilitu, který nebyl několik let valorizován, a také se zkrátila doba na opětovné pořízení motorového vozidla z 10 na 7 let, protože řada těch zdravotně postižených si nepořizuje nové vozidlo, tudíž ta lhůta deseti let při tom, jak automobilový park stárne, byla příliš dlouhá. Takže tolik jenom do historie. Jsem rád, že ta diskuze se tady okolo toho rozvířila. Pokud se týká kolegyně Dražilové, já skutečně jsem vycházel při přípravě té novely z údajů, které jsem dostal od Národní rady osob se zdravotním postižením, a jsem rád za to, že sehnala tu statistiku. Bohužel některé firmy skutečně mají ten přístup, že pokud vidí nějakou mezeru, tak se snaží ty ceny vyšponovat.

I já jsem zažil, je to už několik let, velmi tvrdý nátlak některých firem, protože jsem ortoped, abych nějakému pacientovi předepsal, respektive abych mu napsal vyjádření, že potřebuje nějakou nákladnou pomůcku.

Tolik za mě na závěr. Přeji pěkné poledne a nyní se rozhlédnu, zdali mám nějakou další přihlášku. Nemám, takže končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Pane poslanče, máte zájem? Nemáte zájem. Zeptám se zpravodajů ale zpravodajové také nemají zájem.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Člověk, který pracuje, přispívá do systému a je se zdravotním postižením, by měl mít nárok na totožný příspěvek na pořízení motorového vozidla jako ten, kdo do práce nechodí. Práce se zkrátka má vyplatit.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, chtěl bych se tímto formálně přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2379.

Tolik jenom na doplnění. Děkuji. A nyní jako poslední vyzývám paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nám představila svůj pozměňovací návrh. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i já jsem v obecné rozpravě podrobně hovořila o svém pozměňovacím návrhu. Velmi krátce.

Děkuji. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, takže končím podrobnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Nemám tedy žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Takže nás čekají ještě dvě hlasování já tuto dohodu samozřejmě respektuji a to nejdříve o vyřazení zbývajících bodů vrácených a zamítnutých Senátem a poté o vyřazení zbývajících, tím myslím neprojednaných bodů schváleného pořadu 30. schůze.

Já přečtu, o čem budeme hlasovat. První hlasování bude, zdali souhlasíte s tím, že vyřadíme body vrácené a zamítnuté Senátem. Jedná se o body 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11.

Návrh byl přijat. A závěrečné hlasování. Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tím, že vyřadíme zbývající neprojednané body schváleného pořadu 30. schůze.

Kdo je proti vyřazení?

Návrh byl přijat.